2. žádá vládu České republiky zpracovat a navrhnout účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení, včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet. Tolik tedy mé úvodní slovo. Děkuji vám. Přeji pěkné poledne. Já zahájím všeobecnou rozpravu, do které se přihlásili dva poslanci. Požádám o vystoupení pana poslance Karla Krejzu a připraví se pan poslanec Jiří Valenta. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Musím v úvodu říct, že mě poněkud vystoupení pana předkladatele zklamalo.

Není to dobře, není to dobře pro nikoho. Tak se vraťme do té minulosti.